Myslím si, že to, na co i on a jeho kolegové upozorňují, jsou věci, které bychom měli brát vážně.

To jsou opravdu vážné informace.

Vítám některé prvky, které přináší. Ale chtěl bych poprosit především koaliční většinu tady v Poslanecké sněmovně, aby zvážili otázku toho stropování.

To jsou prostě investiční peníze.

Abychom to opravdu zvážili, protože ta situace je varující.

Takže prosím pěkně, zvažme tyto záležitosti. Já považuju za výrazně nešťastné vůbec to dávat do zákona. Nebývá to obvyklé.

Takže tolik několik mých poznámek k této opravdu za mě velice důležité problematice.

Děkuji za pozornost.

Není tomu tak. O závěrečné slovo po obecné rozpravě? Zahajuji podrobnou rozpravu.

Máte slovo.